Dámy a pánové, jako zpravodaj si dovolím pouze připomenout, že druhé čtení této novely proběhlo na 31. schůzi Poslanecké sněmovny už 2. října minulého roku. K tisku byly předloženy celkem tři pozměňující návrhy, a to podaný mnou, podaný poslancem Fiedlerem a podaný poslancem Vondráčkem. Přijal také usnesení z 20. října, kterým doporučil Poslanecké sněmovně způsob hlasování.

Tolik z mé strany. Mám zde přihlášku pana poslance Kolovratníka a po něm pan poslanec Vondráček. Pane předsedající, děkuji a přeji vám, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Musím se malinko omluvit, byl podán do systému téměř na poslední chvíli, během dnešního dne, nebylo to záměrné překvapení, bylo to trochu z důvodu nemoci a toho mála času, který máme všichni. Jenom v kostce k obsahu tohoto pozměňovacího návrhu.

Já i po své vlastní zkušenosti, kdy jsem v roli zastupitele ve svém rodném městě v Pardubicích, tak jsme se rozhodli, nebo rád bych navrhl krok, který by měl podle mého názoru zvýšit transparentnost jednání a projednávání bodů na jednotlivých komunálních zastupitelstvech.

Ten záznam by poté měl být pět let na internetu nebo v dálkovém přístupu uložen. Vím, že řada obcí včetně mnou zmíněných Pardubic toto již běžně dělá, že to je běžnou praxí. Několika z vás, kteří jsou také zastupiteli nebo starosty obcí napříč politickým spektrem, jsem se během dneška ptal na tento nápad a zatím jsem se nesetkal s žádnou kritikou. Takže věřím, že to dává smysl, ale že tam nebude žádné chybné ustanovení, které by poté obcím dělalo nějaký problém. Jak jsem řekl možná trochu v rétorice snahy o větší otevřenost jak státní, tak komunální správy, ve svém pozměňovacím návrhu primárně navrhuji, aby zastupitelstva dálkově do 14 dnů uložila zápis, usnesení a i jmenovité hlasování. Týká se to obecních i krajských zastupitelstev. Samozřejmě v případě jednání jednotlivých rad měst, tedy rady města, která jsou neveřejná, tam to jmenovité hlasování nevyžadujeme a navrhujeme pouze standardní zápis s výsledkem hlasování, kolik radních bylo pro, kolik proti, tedy s tím souhrnným součtem. Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Já tak učiním. To určitě ano, nicméně jsme v obecné rozpravě. Dále je přihlášen pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Kučera.

Pozměňovací návrh se skládá ze svou samostatných částí.